S přednostním právem za klub hnutí ANO se znovu přihlásil pan poslanec Juchelka. Děkuji i za úvodní potlesk. Máme tady novelu zákona o České televizi a Českém rozhlase (?).

Takže když to shrnu: V žádném případě nechceme ovládnout média veřejné služby, jenom si tady zvolíme pět radních aklamací, abychom se navzájem pohlídali. Nechceme v žádném případě ovládnout média veřejné služby, jenom dvakrát volební výbor hlasy pětikoalice neschválí výroční zprávy o činnosti České televize. V žádném případě nechceme ovládnout média veřejné služby, ale dáváme tady do prostoru malou novelu zákona o České televizi, která o ničem jiném nemluví. Nebudeme, nikdy nechceme ovládnout média veřejné služby, ale určíme si navzdory volebnímu výboru svého vlastního zpravodaje, abychom to všechno měli pod kontrolou a aby náhodou ta vládní koalice neměla o přednostní právo navíc. Nechceme v žádném případě ovládnout média veřejné služby, ne, vůbec ne, jenom kvůli tomu máme dneska mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny.

Proč? No protože nechceme samozřejmě ovládnout média veřejné služby. A proč to všechno? Proto, aby se zvolil ten správný generální ředitel, kterého poté můžeme ovládat.

Děkuji. Nyní je tedy ještě zájem o vystoupení v závěrečném slovu pana zpravodaje. A poprosím vás o ztišení, kolegyně a kolegové. Dobrý večer přeji. Míříme do docela historického okamžiku.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zbavuje některých svých pravomocí ve prospěch Senátu České republiky.

A protože se tady řeklo hodně slov, tak já si dovolím ještě velmi stručnou rekapitulaci toho, o čem vlastně hlasujeme, k čemu míříme. Členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu budou volit obě komory Parlamentu. Jednotliví členové Rady České televize a Rady Českého rozhlasu budou za výkon své funkce odpovědní té komoře Parlamentu, která je zvolila. Počet členů Rady České televize se zvýší z 15 na 18, počet členů Rady Českého rozhlasu zůstává na devíti. Sněmovna bude volit dvě třetiny Rady České televize a Českého rozhlasu, Senát jednu.

Ještě než přistoupíme k hlasování o předložených návrzích, načtu poslední omluvu, která tady je. V rozpravě zaznělo hned několik návrhů na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, stejně jako návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Eviduji zájem o odhlášení všech, takže vás všechny odhlásím. Jako první budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Tento návrh předložilo hned několik poslanců, například pan poslanec Vondráček nebo pan poslanec Novák. Všichni víme, o čem hlasujeme. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vrácení předloženého návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Dále padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Ptám se, kdo je pro?

V hlasování číslo 17 přihlášeno 130 přítomných, pro 44 proti 86 návrh byl taktéž zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda má někdo zájem předložit jiný návrh na přikázání ke garančnímu výboru? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru jako garančnímu výboru.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Vidím pana poslanci Kolovratníka. Prosím o ztišení kolegové. Tak dobrý večer, se vší vážností.